Já vám děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já nebudu tak dlouhý jako paní profesorka Válková, nicméně k tomu sněmovnímu tisku 312 já nějaké zásadní připomínky nemám. Nicméně jeden pozměňovací návrh jsem přesto připravil a s tím bych nyní ve stručnosti vystoupil. Důvod je ten, že je obvyklým standardem, že když je v legislativě povinnost vypracovat nějakou zprávu, zejména na roční bázi, a poskytnout ji dalším orgánům státní správy nebo ji veřejně zpřístupnit, tak je zde stanoveno přesné datum, dokdy se tak má stát, a to v tomto případě není.

Navrhuji tedy tuto chybějící část ustanovení do zákona o sdružování v politických stranách a hnutích doplnit, včetně povinnosti předložit tuto zprávu pro informaci Poslanecké sněmovně. Je to podobné, jako je to v případě Nejvyššího kontrolního úřadu anebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Takže to je obsah a důvod mého pozměňovacího návrhu a s tímto číslem toho pozměňovacího návrhu bych se potom přihlásil v podrobné rozpravě. Děkuji. Já vám také děkuji, pan zpravodaji. Táži se, zda někdo další se hlásí v obecné rozpravě? Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji. Já jsem to řekla už v obecné rozpravě.